Že v zásadě zůstávají buď menší, nebo stejné, přecházejí z roku na rok, přestože na Státní zemědělský intervenční fond přechází řada nových kompetencí, že si vždycky ten systém dokáže poradit.

Ještě jedna poznámka. Ten systém čím dál tím více směřuje k podpoře, nebo systém využívání dotací čím dál tím více směřuje k podpoře velkých projektů, projektů nad deset milionů korun. Já bych moc prosil pana ministra zemědělství, aby se snažili podporovat zejména malé a střední podnikatele v oblasti zemědělství, protože v okamžiku, kdy ta podpora bude nerovnoměrná, a když se podíváte na podporu velkých investičních celků a množství peněz, které do této oblasti jdou v řádu stovek milionů korun, pak prostě ten nárůst je značný a uvnitř zemědělského sektoru to může do budoucna přinášet velkou nerovnováhu. Já se budu určitě ptát v budoucnu pana ministra na efektivitu vynaložených prostředků, zejména v těch dotačních titulech, což je bod, který bude následovat po návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Zeptám se, zda se do obecné rozpravy? Ano, prosím, pane ministře, máte slovo.

Pokud jde o zvýšení počtu zaměstnanců, chtěl bych říct, a navazuje to částečně na to, co říkal pan poslanec Bendl, že my ty zaměstnance musíme zvýšit s ohledem na rozsah toho, co dneska musíme umět zabezpečit v rámci kontroly.

A je to díky tomu, že tady máme ty lidi.

Dotace jsou jedem, řekl pan poslanec Bendl. Kolegyně, kolegové, zejména v levé části sálu, prosím o klid.

Ale my už tu úsporu nechceme už další rok, druhý nebo třetí rok přetahovat.

Prosím pěkně, dávejte pozor.

Takže asi tolik to podstatné.

To tady nikdy v minulosti nebylo.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Ještě faktická poznámka pana poslance Bendla? Děkuji za pochopení, pane předsedo. Není mým úmyslem zdržovat, ale nebudu určitě významně delší než ty dvě minuty, ale přece jenom uznejte, že ten materiál a množství peněz, které jde do zemědělského sektoru formou dotací, stojí za pár minut diskuse i na tomto fóru.